Velmi prosím, pojďme projednat novelu transplantačního zákona, která by umožnila, a opakuji to znovu, aby dobrovolný anonymní dárce kostní dřeně v případě, že bude komplikace vyžadovat pracovní neschopnost, dostal plný plat tak, jak to mají dárci jiných orgánů, které jsou posléze transplantovány.

Upozorňuji znovu, že dárce kostní dřeně je anonymní, on neví, komu ta kostní dřeň přijde, a já všem přeji, abyste toto nepotřebovali, říkám to po několikáté.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Myslím si, že nejenom mě, ale i ctěné kolegy by zajímalo, co vlastně chtěl pan ministr Síkela říct tím, když naváděl velké firmy, aby se chovaly jako malé a střední. Myslím si, že pokud jste se podívali do trestního zákoníku, tak § 364 pokud jste právníci, určitě to pro vás není problém jasně říká, co to je podněcování k trestnému činu.

Chci tento bod zařadit jako první bod a ráda bych slyšela vysvětlení, jestli opravdu podněcoval k trestnému činu, a pokud ano, tak by měly konat orgány činné v trestním řízení.

Děkuji.

Dobrý den, kolegyně a kolegové. Chtěla bych vás požádat o zařazení nového bodu do programu s názvem Přehodnocení některých nově navržených opatření v zemědělství ze strany Evropské unie.

Děkuji za pozornost. To znamená, žádáte zařadit tento bod za již pevně zařazené body na dnešek jako bod první?

Dnes už tady od mých kolegů, kteří se především věnovali a navrhovali bod, který se dotýká nelegální migrace, tak tady hodně již zaznívalo. Zaznívalo tady, že tedy došlo ke znovuzavedení kontrol na československé hranici, kde na této hranici jsou právě policisté, jsou celníci, a teď, když tedy došlo k tomu prodloužení, nově i vojáci.